A velmi bych plédoval je to součást toho návrhu mého usnesení, nebo je to ten můj návrh usnesení. Já si myslím, že by zdravotní výbor měl nachystat odpovědi na ty otázky, které všichni z nás ze všech stran dostáváme, hledáme na ně odpovědi, a mate to veřejnost. Myslím si, že by mělo Ministerstvo zdravotnictví se k tomu postavit čelem a jasně nachystat nějaké odpovědi.

Poslanecká sněmovna se můžeme jaksi ručit a můžeme jaksi trvat , aby Ministerstvo zdravotnictví s pomocí odborných společností také dalo nějaké stanovisko, které je konsenzuální stanovisko reprezentantů těch odborných společností.

To mně opravdu nedělá dobře. Já se moc omlouvám a děkuji. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

A to poslední jsou vedlejší nálezy, co má za jiné nemoci. Ta patologie je velmi sofistikovaná věda.

Takže i když to není příčina smrti, tak je to důvod, proč ten pacient zemřel. Děkuji.

Pár poznámek k tomu.

Přesto teď podruhé jsme zase zatáhli za stejnou záchrannou brzdu.

Vybral si středoškoláky.

Pokud mu tento tah vyjde, tak to bude velmi významný počin. Připomenul bych pravidla 3 R.

Nestrašil bych tím.

Takže v současnosti to nevidím vůbec tak špatně. Počkejme, dodržujme ta pravidla 3 R a já věřím, opravdu pevně věřím, že se to podaří.

Takže já si myslím, že jsme na dobré cestě. Děkuji.

Já jsem tady ve svém dopoledním vystoupení hovořil v oblasti kultury spíše řekněme spekulativně, zareagoval jsem pouze na to, co zveřejnil pan ministr Prymula, resp. to, co se zdálo být, že se opravdu stane.

A teď jsem si, zatím jen na základě mediálních výstupů, nikoliv na základě konkrétního písemného znění těch opatření, přečetl, že to tak bohužel není a že vláda opravdu přistoupila k velmi restriktivním opatřením v oblasti kultury. Když jsem viděl ta opatření jako celek, tak jsem neviděl žádná opatření, která se týkají hypermarketů, žádná opatření, která se týkají většího shromažďování osob třeba v oblasti obchodu obecně atd.

Já samozřejmě ctím právo vlády v této věci takto rozhodovat.